A já si myslím, že to je naprosto nedůstojné.

Je šestnáct hodin, skončil tedy čas pro podávání interpelací, ale předpokládám, že pan premiér ještě odpoví na tuto. Pane premiére, máte slovo. Vážený pane poslanče, já už jsem tady měl možnost reagovat na situaci s nedostatkem léčiv, nechci se opakovat.

Příčina je jednak v tom, že se narušily dodavatelské řetězce i v důsledku covidu a je to i aktuální situace v některých státech jihovýchodní Asie.

Výrobci podcenili situaci, nenavyšovali kapacity, a to vede to vede k těm problémům.

Já už jsem tu zmiňoval kroky, které vláda, respektive Ministerstvo zdravotnictví, udělalo pro to, aby se ta situace nemohla opakovat. Ministerstvo zdravotnictví jedná s výrobci o tom, aby se zrychlily dodávky, které jsou plánovány na pozdější období.

Probíhají jednání se společnostmi, které dodávají léčiva na český trh, a to, co já pokládám také za důležité, chystá se novela zákona, která zavede některé nové povinnosti pro distributory, například povinnost zásob na delší období, protože pokud by tady byla povinnost zásob na delší období, tak by ta situace teď tak nepříznivá nebyla.

Léčiva, léky, které byly v minulosti poskytnuty Ukrajině, nejsou v žádném případě ty, kterých se teď týká aktuální nedostatek, kterému čelí Evropa, a tedy i Česká republika. Věřím, že kroky, které dělá Ministerstvo zdravotnictví, povedou k tomu, že zajistíme maximální možný počet léků, který je v současnosti k dispozici. A jako Evropa musíme začlenit i komponenty pro léky do našich úvah o strategických produktech a surovinách, ve kterých musíme významným způsobem snížit závislost na východních diktaturách a na jiných státech, protože takováto závislost může vést k výrazným problémům. Tady zrovna ten nedostatek léků není součástí nějaké taktiky, ale jsou to objektivní problémy jak v dodavatelských řetězcích, tak právě s dodáváním a výrobou komponent, která je převážně soustředěna právě v oblasti jihovýchodní Asie.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Jedná se o naléhavou situaci, která by mohla v konečném důsledku ohrozit spotřebitele, protože lze očekávat nárůst ceny vajec.

Třetí otázka: Jaký bude mít tato situace důsledek pro Českou republiku ve vztahu k odsouhlasené likvidaci klecových chovů?

Předem děkuji za zodpovězení mých otázek. Jak už jsem ale avizoval, pan ministr je řádně omluven, takže bych poprosil dalšího řádně přihlášeného, a to je pan poslanec Zdeněk Kettner, který bude interpelovat rovněž omluveného ministra školství pana ministra Vladimíra Balaše ve věci porušování školského zákona. Děkuji za slovo.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.